Například jedna z nich, že Česká republika čerpala zhruba o rok později, možná o více než o rok později evropské peníze v minulém volebním období, nebo myšleno finančním období.

Přesto jeli jedna takováto stavba, pak tvrdím, a opravdu, že jich nejsou tisíce. My jsme kdysi na Středočeském kraji měli stovky výběrových řízení za rok a měli jsme za osm let slovy tři vícepráce. Tři vícepráce. Ten zákon, čím je jednodušší, tím je průhlednější a lepší, tím více odpovědnosti můžete nakládat na jednotlivce. Když se pan kolega Stanjura zmínil o památkářích, tak jsem viděl, jak se paní ministryně hroutí. Nicméně to je obrovské téma také. A mělo by být součástí těchto věcí, protože z praxe znám, že jsme nejenom zastavili stavbu, což nás stálo nějaké peníze, ale ještě nám to přineslo obrovské náklady.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Birke. Pardon, pana poslance Blažka jsem zapomněl. Cítí se naštván zjevně, omlouvám se. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já jenom chci říct ke kolegovi Stanjurovi. Samozřejmě tady nejde o absolutní částku.

Protože nikdo, když nemá tak tvrdé zákony, tak oni jsou potom výborní čerpači dotací.

My po vás nechcem nic jiného než abyste dodržovali zákony, které jste si přijali. Kdyby paní Jourová místo celostránkových rozhovorů v Hospodářských novinách, jak udělá revoluci v zakázkách, ušila jednoduše, a nám to slibovala do konce června, technickou novelu, a do konce roku řekla, že to možná nestihne, ale na přelomu nového roku že už bude připravena transpozice evropské směrnice, no a pak už, než odešla do Bruselu, tak mi říkala, že vlastně jsou na to dva roky. Ale když tak posloucháme nového kandidáta na ministra a jeho orientaci po včerejším vystoupení v resortu dopravy, tak si myslím, že se toho stejně zas tolik stavět nebude. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Navážu volně na pana kolegu Stanjuru.

Chtěl bych požádat paní ministryni, bylo by velmi dobré tento zákon ještě hodně diskutovat s paní ministryní spravedlnosti a s ministrem vnitra. Důvod je jednoduchý. Ten problém je, že u nás existují, pokud jde o praxi orgánů činných v trestním řízení, stovky výkladů toho, co je trestné a co není, a to zvláště v této oblasti.

Ale v podstatě jak některé policejní orgány, tak třeba nejvyšší státní zástupce má možnost vydávat některá sjednocující stanoviska.

Dovolte mi ještě jedno přiznání.

Nechci také vynechat, že i Nejvyšší soud může dávat stanoviska, která mají obecně závaznou povahu.

Nyní pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Hovorka. Děkuji, pane předsedající. První věc.